Ten, kdo tam byl doposud, zůstane v tom bazénu na dobu 6 měsíců za 80 % platu.

To znamená, že oni mají větší jak tříletou praxi, šestiletou praxi, a teď si vezměte, že pokud tam je člověk déle jak tři roky, tak má nárok jako odstupné tři platy, šest let šest platů, devět let devět platů, nad devět let dvanáct platů. Takže my tímto krokem, že opravdu si potřebujeme jenom vytvořit patro pro své známé a tak dále, tak zatížíme opravdu absolutně rekordně státní rozpočet, protože my se musíme vypořádat i s těmi lidmi, kteří jsou v tom bazénu.

Političtí náměstci jsou lidé, kteří budou mít akorát tak to auto s řidičem, asistentku a budou mít asi tedy samozřejmě umožněn vstup k ministrovi. To je pouze vrchní ředitel sekce, ředitel odboru a vedoucí oddělení. Budou odborně radit? Vždyť všichni na rezortech můžeme mít poradce. Proč z nich děláme politické náměstky? V současném zákonu bylo, že mohou být maximálně dva političtí náměstci. My jako opozice jsme se snažili pochopit samozřejmě motivy současné vládní koalice a navrhovali jsme, dobře, když teda politické náměstky, máte zastupovat člena vlády, no tak kde může takový politický náměstek zastupovat člena vlády? Tak může ho zastupovat na vládě, v Poslanecké sněmovně, v Parlamentu a před Evropskou komisí. To znamená maximálně čtyři. Co to má být. Dokonce opozice byla natolik vstřícná, že šla až tak daleko, že si řekla dobře, tak čtyři, vzhledem k tomu, že to je pětikoalice, tak to bude asi málo, tak jsme šli pozměňovacím návrhem na to, aby politický náměstek byl vždycky nad nějakou konkrétní sekcí. To znamená, že pokud by rezort měl pět sekcí, pět politických náměstků, sedm sekcí, maximálně sedm politických náměstků. Ani toto neprošlo. Prostě stále se trvá na tom, aby byl neomezený počet politických náměstků. To znamená, že jich může být klidně 8, 10, 12, 16, je to úplně jedno, prostě můžu mít neomezený počet náměstků. Ale každý ten náměstek má svoje bonusy a tyto bonusy se dostaly do návrhu toho zákona.

Ale zároveň bez jakékoliv odpovědnosti řízení do toho úřadu. Prostě jakýkoliv jeho podřízený nebude nikdo. On bude mít jenom svého kolegu z pozice ministra, ale nebude mít žádné úředníky, se kterými by spravoval agendu.

Velmi oprávněně se kritizuje to, že vlastně... Asi začnu jinak. Evropská komise, když nám dala vlastně ta kritéria, na základě kterých vlastně pustí čerpání evropských fondů do České republiky pod takzvaným služebním zákonem, byla tři. První je profesionalizace.

Druhá věc je stabilizace. No to už to, co jsem řekla poprvé, tak stabilizace, když každých pět let vyměníte polovinu úřadu, tak samozřejmě o tom také nemůže být řeč. A poslední je depolitizace.

My jsme právě tu stabilizaci chtěli udělat v tom, že výběrová řízení budou dvoukolová, aby v tom prvním kole skutečně ti lidé třeba, co jsou v bazénu, nebo i jakýkoliv jiný kariérní postup v rámci jednotlivých úřadů, se mohli hlásit v prvním kole do toho výběrového řízení. Ale souhlasili jsme s námitkou, že je potřeba otevřít ty rezorty i lidem zvenku. Proto jsme ze tří kol udělali dvě kola, aby ti lidé zvenku měli snazší vstup do té státní správy. Ale současný návrh má jenom jednokolové výběrové řízení. To znamená, kariérní úředníci nula, jako kdyby neexistovali. No to přece není o žádné stabilizaci a o profesionalizaci tedy už vůbec ne.

Já si myslím, že skutečně je potřeba si to tedy připomenout, aby teda ti lidé, kteří se na nás možná dívají, věděli, že vstup do státní správy nebude nikdy jednodušší. Tak nejvyšší státní tajemník musí být starší 40 let a stačí 5 let praxe v oboru s tím, že musíte mít zkušenosti jako vedoucí minimálně 4 roky za posledních 15 let. Státní tajemník je jmenován na 5 let, odborná praxe pouze 4 roky a stačí jenom 3 roky jako vedoucí. Vedoucí služebního úřadu na 5 let stejné podmínky jako státní tajemník a opět se to sčítá. Vrchní ředitel sekce jmenován na 5 let, ale odborná praxe už stačí jenom 3 roky a 2 roky jako vedoucí, a opět prosím stačí od roku 2008 nasčítaně, vůbec to nemusí být v kuse. Ředitel odboru je jmenován na 5 let, ale odborná praxe už stačí jenom 2 roky a jenom jeden rok stačí, když budete například manažer McDonaldu. Takže já si myslím, že skutečně profesionalizace státní správy je našláplá tím nejlepším směrem. A já si musím opravdu klást otázku, proč se tady předkládá návrh, který vlastně podmiňuje čerpání evropských fondů, a že jich tedy nemáme před sebou málo, protože vláda Andreje Babiše dojednala 960 miliard korun. A teď my si tady skutečně hrajeme s tím, co na to řekne Evropská komise. Protože s Evropskou komisí tento návrh nikdo nepředjednal. Já se skutečně obávám toho, že tak jak je ta novela připravená, že bychom měli ještě vzít rozum do hrsti, že bychom se měli vrátit na začátek, jednat. Vždyť to nemusí být nadlouho potom, to schválení. Ale pojďme se bavit o těch skutečných problémech, které zákon o státní službě přináší. A znovu říkám, my víme, že jsou tam problémy, ale žádná z těch věcí se vůbec vlastně nepropsala do této novely.

Zda tady by nebyla cesta, jak samozřejmě toto zefektivnit. Pojďme se bavit i o tom, že pokud samozřejmě tam bude to přesoutěžení každých 5 let, a tady se dá na to pohlížet z různých úhlů pohledu, že možná to může být, aby ti lidé se neustále vzdělávali a tak dále pod státní službou. Ale proč musíme mít podmínku vždy výběrové řízení? Proč to nemůžeme udělat jako u ředitelů škol, že když je samozřejmě člověk spokojen, jako teď myslím z pozice ministra, s prací takového úředníka, tak je tam automat.